Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Mě překvapilo ve druhém čtení jednak vystoupení předsedy Sněmovny pana Hamáčka a především odůvodnění toho, proč by z tohoto zákona mělo být vypuštěno zrušení vojenského újezdu Brdy.

Nechci se k tomu vracet.

To nechci nijak zpochybňovat.

Nejsem žádným armádním odborníkem, ale vycházím z odborného názoru velení Armády České republiky, že tento újezd je z vojenského pohledu, z pohledu hlavně počtu našich vojáků, nadbytečný. Nemám tedy důvod tomuto odbornému názoru nevěřit. Proto podporuji zrušení újezdu v situaci, kdy armáda označila tento újezd za nadbytečný.

Myslím, že tu situaci nelze nijak dlouhodobě protahovat. Myslím, že tím zrušením se mnoho komplikací i na straně obcí odstraní, a jsem stoprocentně přesvědčen, že k žádným škodám na cenných lokalitách tím nedojde. Souhlasím také s tím, že časových důvodů je namístě posunout účinnost tohoto zákona o jeden rok.

Byť rozumím důvodům tohoto návrhu na přechodnou dobu dvou let u nově vzniklých obcí navýšit z pochopitelných důvodů jejich příjmy, návrh v té podobě, jak by podán, považuji nejen já, ale myslím, že i zaměstnanci Ministerstva financí za technicky neproveditelný. Protože prostě není možné jednak v zákoně o vojenském újezdu stanovit, že se zvýší rozpočtové určení daní pro nově vzniklé obce na dvojnásobek.

Takže tady myslím, že jsou jiné možnosti, jak nově vzniklým obcím pomoci formou dotací. Ale tento návrh považuji za technicky neproveditelný. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Váňa. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, opět tady zazněl argument velikosti vojenských újezdů k počtu našich vojáků. Já bych měl jenom takovou drobnost, že pokud máte leteckou střelnici, tak ta má prostě nějaké parametry, ochranná pásma, a bude stejně velká, jestli budeme mít jednoho vojáka, milion vojáků nebo jakýkoli jiný počet. Ten argument je prostě zavádějící.

Já jsem s panem ministrem mrzí mě, že tady teď není a neposlouchá naše argumenty o té věci podrobně osobně jednal u pana předsedy Poslanecké sněmovny a veškeré odborné argumenty, které hovoří proti redukci vojenského újezdu Libavá, řekl. Pan ministr mě ujistil, že to všechno osobně prověří a vezme v úvahu. Omlouvám se panu ministrovi, to bylo nekorektní, protože tady sedí u stolku zpravodajů a ne na svém místě ve vládě. Omlouvám se ještě jednou. Poslouchá bedlivě a dělá si poznámky. Takže pan ministr mě ujistil, že to všechno vezme v úvahu a že rozhodne v návrhu zákona tak, aby skutečné potřeby armády nebyly poškozeny. Já to říkám jenom proto, aby se pak někdo nedivil, až se ukáže, že stíhačky se už nad vojenským prostorem Libavá nevytočí a na té střelnici už se celkem nebude moct dobře střílet. Děkuji panu poslanci Váňovi. Další faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.